To tedy zásadně odmítám. Pomoci chceme, optimální řešení tady máme, stačí zvednout ruku a přihlásit se k tomu, co opravdu fakticky víme, že dlužníkům pomůže, a ne pro to, co se jenom domníváme. Děkuji. Pan poslanec Marek Benda vystoupí nyní v obecné rozpravě., připraví se pan poslanec Feri. Prosím, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, vážení pane ministře, dámy a pánové, já se pokusím být maximálně stručný, protože bych chtěl, aby se to dneska už dohlasovalo. Chtěl bych říci jednu věc. Všichni tady mluví za dlužníky, já říkám, že stojím na straně věřitelů. Dluhy se mají platit. Já prosím, aby toto bylo jasně řečeno.

To je věc, která je na tom zcela nezávislá.

Takhle to přece celé vzniklo.

Pokládám ji opravdu za požadavek Exekutorské komory, na který část veřejnosti naskočila, ale vysloveně naskočila, jako že to něco vyřeší. Nevyřeší to podle mého názoru vůbec nic.

Prosím pěkně, zbankrotoval jsem, pět let budu odvádět maximum z toho, co jsem schopen odvádět, to se nějakým spravedlivým způsobem přerozdělí mezi všechny ty, kterým dlužím, a na konci bude ten zbytek odškrtnut, ten člověk prošel osobním bankrotem. Je to nesmysl a je to právě přesně ten systém, který pak vede k tomu trvalému otroctví. Kdo je takto předlužen, musí projít osobním bankrotem. Děkuji za pozornost. Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Dominik Feri, připraví se paní poslankyně Hyťhová. Omlouvám se, moje chyba, jsou tu faktické poznámky.

Teď je to v pořádku. Paní poslankyně Valachová, prosím. Děkuji vám, pane předsedající. Vážené kolegové, kolegyně, vážená paní ministryně, pane ministře, jenom několik poznámek. Nová exekuční pravidla, která dnes projednáváme, tak ani jedno z těchto nových exekučních pravidel neříká, že se nemají platit dluhy. Proboha, které exekuční pravidlo, který nyní projednáváme, to říká? Možná bychom to měli upřesnit, pokud to říkáme na plénu Sněmovny.